Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, jehož cílem je kompenzace výpadků příjmů z hospitalizačních regulačních poplatků pro smluvní poskytovatele lůžkových zdravotních služeb, a to prostřednictvím zvýšení platby za státní pojištěnce.

Návrh, který vláda předkládá, je okamžitým řešením akutního stavu českého zdravotnictví, jehož cílem je zabránit tomu, aby prohlubující se finanční potíže ve zdravotnictví pocítili pacienti zhoršením kvality či dostupnosti poskytovaných zdravotních služeb. Není již možné, aby výpadek příjmů z těchto poplatků pokryli poskytovatelé zdravotních služeb nebo zdravotní pojišťovny ze svých rezerv, neboť tyto rezervy jsou vzhledem k dlouhodobému podfinancování systému veřejného zdravotního pojištění již vyčerpány. Navrhovaná právní úprava spočívá ve zvýšení měsíční platby za státní pojištěnce o 58 korun ze stávající 787 korun na 845 korun za osobu a měsíc. Toto zvýšení by podle odhadů mělo do systému veřejného zdravotního pojištění během roku 2014 přinést zhruba 2,1 mld. korun.

Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, aby mohla být kompenzace uskutečněna podle tohoto návrhu a splnila tak zamýšlený účel, je nezbytné, aby zákon nabyl účinnosti k 1. červenci letošního roku. Nabytí účinnosti k tomuto datu je možné tehdy, pokud bude návrh projednán v prvém čtení. Pokud by projednávání návrhu v prvém čtení nebylo schváleno, lze s ohledem na lhůty stanovené jednacím řádem Poslanecké sněmovny a nezbytnou dobu pro následný legislativní proces předpokládat, že bude předložený návrh schválen až ve druhé polovině roku. Dotčení poskytované zdravotních služeb by v takovém případě neobdrželi v roce 2014 žádné významné navýšení platby a došlo by tak nepochybně k prohloubení jejich už tak vážné ekonomické situace.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu ministrovi Svatopluku Němečkovi za jeho úvodní slovo a žádám, aby své slovo zpravodaje přednesla paní zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Soňa Marková. Paní zpravodajko, máte slovo. Děkuji za slovo.

Vítám záměr předkladatele částečně narovnat kritickou situaci v systému veřejného zdravotního pojištění a zdravotnictví jako celku. Tato oblast je dlouhodobě pod tlakem na její finanční stabilitu a tu je třeba řešit především systémovými změnami, které však z pochopitelných důvodů, z logických důvodů, v tomto materiálu hledat nemůžeme. Sněmovní tisk 174 se věnuje kompenzaci tzv. regulačních poplatků poskytovatelům lůžkové zdravotní péče, kterým tento příjem rozhodnutím Ústavního soudu pro letošní rok vypadl. Není v tuto chvíli mým cílem opakovat postoje KSČM a kolikrát jsme vůbec proti zavedení regulačních poplatků jako takových vystupovali. Vítám však snahu současné vlády situaci alespoň částečně napravit. Ministerstvo jednoznačně vychází z předpokladů, že kompenzace poskytovatelům lůžkové péče pro rok 2014 je nutná a že jediným relevantním nástrojem pro její financování je forma zvýšení odvodů za tzv. státní pojištěnce. Pokud tedy zůstaneme v rámci projednávaného materiálu, cíle plní.

Předkládaný materiál předpokládá zachování navýšení odvodu za státní pojištěnce i do dalších let. Neobsahuje však systémové řešení do budoucna, neřeší prostředky na kompenzace zrušení dalších typů regulačních poplatků, neobsahuje žádný nástroj k narovnání výše odvodu za státní pojištěnce ani tolik skloňované automatické navyšování těchto vyměřovacích základů. Diskusi nad těmito, ale i dalšími systémovými opatřeními je ale určitě nutno vést, neboť je nezbytná.

Jako každé referenční období i toto v sobě skrývá nebezpečí dílčího a dočasného znevýhodnění těch poskytovatelů, kteří v roce 2013 třeba omezili poskytování lůžkové péče, například z toho důvodu, že chtěli reinvestovat příjmy z poplatků, a také třeba když prováděli rekonstrukci svého zařízení, ale i s touto námitkou se doufám lze vyrovnat se zpožděním, že i tam bude kompenzováno, co tomu přísluší. Druhým problematickým okruhem je náběh kompenzace. Systém platby za státní pojištěnce je ale takový, že platba vždy probíhá v předcházejícím měsíci, než za který náleží. V červenci tedy bude příjmem veřejného zdravotního pojištění standardně platba za státní pojištěnce ve zvýšené formě za srpen. Přechodným ustanovením je pak dorovnána i platba za měsíc červenec, a to tak, že spolu se zvýšenou platbou za srpen bude na zvláštní účet veřejného zdravotního pojištění poukázána i částka rovnající se navýšení za měsíc červenec. Celé toto ustanovení směřuje k tomu, aby zvýšenou platbu za státní pojištěnce měly zdravotní pojišťovny k datu první splátky kompenzace jak standardně za srpen, ale tak i dorovnáním za červenec. I tak však pro zdravotní pojišťovny tento návrh představuje riziko zásahu do jejich cashflow, neboť ve chvíli, kdy bude mít povinnost zaplatit 7/12 z celkové částky, budou mít k dispozici pouze navýšené platby za dva měsíce. Toto riziko však není předkladatelem přesně vyčísleno, což znemožňuje přesné vyhodnocení jeho potenciálního nebezpečí, které však není bezprostřední, a lze se domnívat, že se s tím pojišťovny snad dokážou vyrovnat.